Děkuji.

Děkuji za slovo.

Takže to, na co bych ráda zaměřila pozornost nejen paní ministryně či přítomného pana ministra zdravotnictví, ale i vás všech, vážené kolegyně a kolegové, je to, že z daného deficitního rozpočtu musí být nezbytně zajištěna taková kapacita testování, která by umožnila, pokud bude více lokálních ohnisek, velmi rychle otestovat desetitisíce lidí. Už jsem tu uváděla posledně, že to je číslo srovnatelné s řadou jiných zemí, například Dánsko, přepočet na obyvatele má takovouto kapacitu testů. Ale ještě uvedu jeden pohled.

Když pouze v průměru čtyři ze svých pacientů denně budou chtít tito lékaři odeslat na otestování, jestli náhodou to není covid, tak to bude znamenat 32 000 testů denně. Takže i to je jaksi odůvodnění toho čísla. A nyní k tomu návrhu usnesení Poslanecké sněmovny. My jsme sice dostali 2. července jakýsi hrubý plán, hrubý národní plán testování, ale právě tam vůbec není podrobně řečeno, jak bychom se této potřebné kapacity dobrali. Asi mnozí zde víte, že třeba na Karvinsku je dneska ta kapacita testování zhruba 500 testů denně a že prostě na to potřebné, v určitý okamžik rychlé plošné otestování to vůbec nestačí, na to je právě potřeba mít tu strategii, jak toho dosáhnout, ať už za nasazení armády, nebo jinak. Ale bude to samozřejmě potřebovat i nějaké finanční zajištění, stejně tak jako proplácení těch testů. A to je všecko potřeba mít připravené předem, aby v ten okamžik, kdy bude dám příklad druhé ohnisko typu OKD, nebylo to váhání a bylo možné včas rozhodnout, včas předejít tomu, že není vlastně... v Karviné jsme svědky toho, jak rapidně stouply počty nakažených, protože nebyla na začátku ta rychlá reakce, to rychlé masivní testování. A ještě jedna věc. Stejně tak jako nám chybí plán toho, jak se vláda dostane na ty potřebné kapacity v záloze, tak nám stále chybí stanovení podmínek k testování na ty plošné a regionální úrovně. A zase je to provázané i s tím financováním. Vyplatí se. Je to levnější. A to je potřeba mít promyšlené.

Stejně tak není zatím vůbec dotažené, kdo všechno má v karanténě být, svým způsobem, kdo má mít nárok být v karanténě. Pokud vím, tak ta čísla dnes jsou taková, že na jednoho pozitivně testovaného je zhruba jeden a půl člověka daného do karantény. A vnímáme tam možná i jistou opatrnost dávat lidi do karantény, protože to má zase rozpočtové dopady. Ale otázka je, jestli to je prostě dostatečně domyšlené, právě co se týče zejména členů domácnosti.

Neříkáme, že se to musí stát, ale musíme na to být připraveni. To je prostě racionální být připraven. A druhá věc, žádáme vládu, aby v návaznosti na infrastrukturu připravila také národní testovací plán, a to zejména pro lokální ohniska a financování testování. A znovu řeknu, nějaký hrubý plán jsme dostali, toho jsme si vědomi, ale je to opravdu jakási kostra, hrubý obrys, spíše popis toho, jak věci dnes jsou, ale ne popis toho, kam se chceme dostat a jak se tam dostaneme. Takže to, jak se dobereme potřebných kapacit testovacích, odběrových a podobně, je stále otazník, který tady předkládám Sněmovně k jakémusi zvýraznění tímto usnesení. A opravdu velmi žádám vládu, aby tyto všechny souvislosti, které jsem nastínila a které se jednoznačně týkají rozpočtu, řešila. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Děkuji vám za slovo. Když dovolíte, spíše doplním současnou debatu, protože k tématu spor koalice opozice, resp. určité taktické souvislosti dnešního kroku už tady bylo řečeno dost. A domnívám se, že by nebylo špatné si uvědomit některé souvislosti dlouhodobější, podstatnější, abychom občanům této země dokázali vysvětlit, že víme, co činíme přinejmenším v tom smyslu, že si uvědomujeme, že jedním krokem vyvoláme kroky další a že před námi jsou k rozhodnutí některé, řekněme, průjezd některými strategickými křižovatkami. To znamená, že vlastně i když dnes rozhodneme o jakési navýšené reakci na něco, co rozhodně nebylo plánované, a to je zvýšení původního deficitu 40 mld. až na 500 mld., tak si tady možná můžeme říct, že z pohledu dnešních informací, jestli to je, nebo není přehnané, můžeme si říci, jestli je to dobře, nebo špatně cílené, jak se nám daří čerpat peníze, které jsme uvolnili. Ale to si myslím rozhodně nestačí, i když si myslím, že občan doma u televizních obrazovek si zaslouží i tu informaci, že z těch 500 mld., když odečtu tedy už těch schválených 40 mld. v loňském roce, tak prakticky polovina padne na propad daní.